A stejně tak dnes roste tlak na policisty, kteří se odvážili čelit covidové očkovací propagandě. Ano, to je cíl vlády. A ti, co se odmítají podvolit, musí odejít, aby zůstali jen ti, co budou plnit dané úkoly bez ohledu na zákon a právo.

Ano, jsou tady různé domněnky, že například chtěl ovlivnit vyšetřování Andreje Babiše to jsou domněnky, jsem slyšel, já nevím, jo anebo že chtějí ovlivňovat různé trestní kauzy a podobně a pan Jan Švejdar nechtěl jít na ruku na nové vládě.

Pan premiér Fiala jakoby se k němu nehlásil, aby mu to neubralo preference.

A tady bych upozornil, že energetická politika je stále ještě v pravomoci národních vlád, takže se vůbec nemůžete vymlouvat na Brusel.